Já velice krátce na pana poslance Kaňkovského.

Prostě tam skutečně a většinu těch peněz financuje stát.

Ta trajektorie je taková. A jasně ukažme, kam ty peníze jdou.

Prosím.

A nyní pan poslanec Kaňkovský s faktickou poznámkou. Prosím.

Ale pokud se týká té diskuse o tom navyšování za vlády hnutí ANO a sociální demokracie, tak je potřeba k tomu říci to B. Stárne nám populace, každý rok se navyšuje objem těch sociálních služeb, a to jak v těch terénních, tak v těch pobytových. To samozřejmě generuje další výdaje s tím spojené. Navyšovaly se platy, a navyšovaly se platy ve všech segmentech, nejenom v sociálních službách. Takže tohle zdůvodnění, nezlobte se, paní ministryně, ale není z mého pohledu úplně fér, protože není to jenom o tom, že se tam daly peníze navíc, ale je to i o navýšení té potřebnosti. Nyní paní ministryně s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Benešík.

Vůbec nikdo o ní nepochybuje.

Takže rozhodně já nemám pocit, že bychom tuto oblast prostě nějak přehlíželi. Naopak já mám svědomí naprosto čisté.

Já velmi často mluvím a navštěvuji sociální zařízení, zejména ta, která nejsou státní nebo nejsou spravována veřejnou správou, například charity nebo diakonie. A já jenom musím z tohoto místa vyseknout obrovskou poklonu všem pracovnicím a pracovníkům v těchto službách za to, co oni dělají a za jaký peníz.

Děkuji za dodržení času.

Já se paní ministryni omlouvám. Já jsem ještě zapomněl na jednu věc. Já s ní naprosto souhlasím. Už druhé volební období tady slyšíme o potřebě komplexní novely zákona o sociálních službách. Bohužel jsme na konci volebního období, a novela zákona o sociálních službách ještě není ani ve Sněmovně. A druhá věc je, že jsme se napříč politickým spektrem vyjma, tuším, sociální demokracie shodli na tom, že je potřeba valorizovat kompenzační vyhlášku pro sociální služby, ale opět tento slib nebyl doposud naplněn. A to je na vládní koalici, to nemůžete očekávat od opozice. Takže myslím si, že v tomto se shodneme. Udělejme systematická opatření, navrhněme model financování, nejlépe víceletý, a budeme mít mnohem méně problémů s financováním sociálních služeb a možná ty každoroční diskuse o financování sociálních služeb už tady potom dělat nebudeme. Já na pana poslance Benešíka jenom velmi krátce.

Andělé!

Takže jediní, komu porostou platy, budou učitelé, sociální služby a zdravotníci o 10 %. Ale to je úhradová vyhláška, to není samozřejmě problém státního rozpočtu.